Pak je tam ještě jeden pozměňovací návrh, podle mého názoru velmi důležitý, méně důležitý, když návrh poslance Raise/Kalouska projde, více důležitý, když neprojde, a to je odpověď na otázku, jakému biopalivu tady chceme poskytnout veřejnou podporu.

A trh to může rozhodnout jedině tehdy, pokud tomu jednomu jedinému biopalivu nebude poskytována exkluzivní veřejná podpora a těm ostatním ne.

Má to samozřejmě význam, že se dominantní výrobce produktů z řepky dostává pod konkurenční tlak, a tím, že se dostává pod konkurenční tlak, tak si také nemůže diktovat ceny tak svobodně, jak si diktuje. To je jeden důvod. Druhý důvod... Pane zpravodaji, já požádám kolegy a kolegyně o ztišení, protože skutečně není slyšet, co zde přednášíte. Opakovaně vás tedy žádám, abyste se ztišili, aby zde byl klid na projednávané téma. Děkuji vám. Kdyby šlo o dva miliony někam na chodník, tak je ticho jako v hrobě, ale devět miliard si většina z nás ani neumí představit a někteří z nás nechtějí slyšet, že pět z těchto devíti miliard jde ku prospěchu odbytu výrobků prvního místopředsedy vlády, což je naprosto bezprecedentní situace kdekoliv v civilizovaném světě. Takže prostě ten hluk tady logicky být musí. Myslím si, že jsem tedy okomentoval důvody.

Já vám děkuji. Táži se, zda ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Zatím nikoho neeviduji. Skutečně není tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Pan zpravodaj? Také ne.

Máte slovo. Dovolte, abych vám navrhl proceduru, a omlouvám se kolegům z rozpočtového výboru, že se dopustím jisté odchylky oproti proceduře, kterou schválil rozpočtový výbor.

Nejedná se tedy fakticky o dva pozměňovací návrhy, jedná se o jeden.

Já jsem jaksi hájil právo priority, že jsem ho předložil podstatně dříve, a poslanci ANO měli pocit, že prioritu by měl mít vládní poslanec.

Neuvědomil jsem si, že běžnou slušností zpravodaje by mělo být dát přednost staršímu kolegovi a nabídnout mu to.

To znamená, ať už bude, nebo nebude přijat návrh pana poslance Raise, můj návrh pod písmenem A bude nehlasovatelný, protože Sněmovna nemůže hlasovat o stejné věci dvakrát.

A poté co bychom odsouhlasili nebo neodsouhlasili tento návrh, bychom postupně hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem D pana poslance Adama, E pana poslance Pavery omlouvám se, pouze za předpokladu, že by nebyly přijaty pozměňovací návrhy pana poslance Raise, protože jinak je to nehlasovatelné a pana poslance Karla Fiedlera. Dovoluji si proto navrhnout tuto proceduru. Promiňte, omlouvám se.